Budeme hlasovat o vyřazení bodu číslo 3 Ústní interpelace. Kdo je pro vyřazení, tak prosím... Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti?

Hlasování končí. Návrh byl přijat. Ale než schůzi ukončím, mám pro vás technické sdělení. Jinak budou po skončení schůze skartovány.